Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Když se zamyslíme nad tím, co nám elektronická evidence tržeb přinesla, tak nám naplnila tato očekávání: narovnání podnikatelského prostředí, férové podmínky pro poctivé podnikatele. No ano. Právě ti poctiví podnikatelé byli šťastní, že mají férové podmínky, protože si vzpomeňme, když jdeme někam platit v tuto chvíli, já se s tím setkávám poměrně často, tak se vás zeptají: A chcete to na fakturu? Dokonce někteří vám ani tu fakturu nevystaví a rovnou si řeknou o peníze.

To je ten problém v České republice a myslím si, že evidence tržeb by toto do budoucna všechno odstranila. Evidence tržeb měla bezproblémové fungování bez technických problémů a obtíží. Ano na začátku byly problémy, ale většinou ty problémy byly s nastavením toho softwaru na straně těch uživatelů, ne na straně Ministerstva financí. Postupný náběh byl bez komplikací. Volba zařízení byla na podnikatelích, dokonce si mohli vybrat, dostali slevu na dani, mohli si to uplatnit do nákladů. Přineslo to i snižování daňové zátěže. Když se podíváme na ty ekonomické přínosy, tak ano, je to 60 miliard. Bohužel na třetí a čtvrtou vlnu nedošlo právě díky, že jsme měli covid a bylo to přerušeno. Když se podíváme trošku do historie, tak započetí první fáze nastalo dne 1. 12. 2016, přičemž tato fáze zahrnovala pouze segmenty tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb.

K předpokládanému náběhu třetí a čtvrté fáze nakonec nedošlo, neb nálezem Ústavního soudu byla třetí a čtvrtá fáze de facto zrušena. V reakci na nález Ústavního soudu zákonodárce novelizoval ústavní zákon o evidenci tržeb stanovující náběh povinnosti evidovat tržby ve čtyřech fázích a měla nastat obecná povinnost evidovat všechny tržby splňující zákonnost evidenci tržby, která podléhá evidenci.

Uvedení elektronické evidence tržeb v život bylo odvážným projektem.

Mnoho expertů a odborníků na tom pracovalo. Implementace EET stála občany České republiky nemalé prostředky, ale při vší skromnosti lze konstatovat, že dopadla na výbornou. Nicméně nejdůležitějším aspektem každého projektu je jeho účel a smysluplnost. Vládní koalice se snaží nabudit dojem, že elektronická evidence tržeb je zbytečná, přežitá, drahá a podnikatele zatěžuje. Vládní koalice tak ignoruje data získaná z několika let ostrého provozu a popírá fakta o vybraných segmentech podnikatelského prostředí, ve kterém hotovostní transakce hrají klíčovou roli. V důvodové zprávě předkládaného zákona uvádí proti sobě jdoucí navzájem se vylučující argumenty, což by za jiných okolností bylo úsměvné, ale spíše toto pouze poukazuje na nekompetentnost a zkratkovitost zpracovatelů. Vraťme se ale ke smyslu a účelu projektu elektronické evidence tržeb. Aby stát mohl řádně fungovat, musí být schopen vybírat daně. Aby byl schopen řádně vybírat daně, musí mít pro to zřízeny příslušné nástroje. Oblast hotovostních transakcí byla do zavedení elektronické evidence tržeb blackboxem, který vytvářel prostředí umožňující nepoctivým podnikatelům provádět machinace za účelem krácení tržeb. Samozřejmě, že nelze považovat všechny podnikatele za nepoctivé, ale bylo by naivní si myslet, že mezi podnikateli žádní nepoctiví nejsou.

Sekundárním efektem pak byla takzvaná nekalá konkurence spektru poctivých podnikatelů, která odrážela například ve snížených cenách nepoctivého podnikatele, kterým poctivý transparentně fungující podnikatel nemohl konkurovat. Terciárním dopadem se vyznačoval zejména segment pohostinství, ve kterém byli zaměstnanci placeni takzvaně na ruku, což mělo i další negativní dopad v rámci výpočtu sociálního plnění na systém výpočtu pro stanovení důchodu.

Zákon o elektronické evidenci tržeb toto prostředí narovnal do čitelnější a spravedlivější podoby. Obecně lze konstatovat, že prevence je vždy levnějším a účinnějším prostředkem než následné řešení a odstraňování problémů různých velikostí v různé míře závažnosti.

Elektronická evidence tržeb je přesně tím preventivním nástrojem, který pomáhá narovnat defekty vzniklé v podnikatelském prostředí, ve kterém převládají hotovostní platby.

Jak jistě víme, reakční doba je ta odezva a myslím si, že ta odezva byla menší než 0,1 vteřiny, tudíž i průměrná administrativní zátěž podnikatelských subjektů je z tohoto pohledu zanedbatelná.

Jak jsem již zmínil, první a druhá vlna by po celkovém náběhu přinesla okolo 12 miliard a třetí a čtvrtá okolo 7 miliard korun. Já si myslím, že toto nejsou malé finanční prostředky, které budou teď ve státní kase chybět.

Ministerstvo financí, které vzhledem k výše uvedeným okolnostem již nelze považovat za určující. Zavedení elektronické evidence tržeb mělo i pozitivní dopad pro podnikatelské subjekty v souvislosti s provedenými kontrolami Finanční správou.

Bez ohledu na celkový počet kontrolovaných subjektů vyšší efektivita vzrostla zhruba o 34 %. Pozitivní zpětnou vazbou budiž i to, že tisíce podnikatelských subjektů v současné době, kdy je upuštěno od plošné povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb, stále elektronickou evidenci tržeb využívají. V neposlední řadě je potřeba zmínit i význam, pozitivní trend ve vývoji zvyšování průměrných mezd v gastronomickém odvětví, což lze také přičíst elektronické evidenci tržeb.

Zajímavým vedlejším efektem po zavedení elektronické evidence tržeb pak bylo rozšíření počtu platebních míst umožňujících bezhotovostní formu, a to je právě přijímání platebních karet. Když se dneska podíváme, tak někteří podnikatelé mají na dveřích napsáno: Karty nepřijímáme.